Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo. Není tady žádný ministr.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážení dva ministři přítomní, já skoro si troufám říct, ani nevyčerpám těch deset minut, já vás překvapím. Budu mít jenom pár poznámek k tomu, co vlastně teď se tady odehrává, to jest speciální mimořádná schůze k novele zákona o České televizi a Českém rozhlase, a to z hlediska obsahu a procedury. A budu mít pár dotazů, tak jestli mi může pan ministr kultury na to reagovat nebo zpravodaj.

Jak jsme tady kolikrát říkali, mohu s tím nesouhlasit, nebudeme to obstruovat, protože je tam nějaký zásadní třeba politický rozdílný pohled na to.

Já jsem byl třeba třikrát zpravodajem zprávy o hospodaření České televize, protože jsem byl člen volebního výboru, zabývám se financemi a podobně, takže to byla nějaká logická volba.

Takže máme mimořádnou schůzi, vlastně za mě mimořádného zpravodaje. Kolegyně, kolegové já jsem to dneska říkal na tiskové konferenci.

To se podívejte do stenozáznamu volebního výboru klidně. A už tehdy tady někteří opoziční poslanci vystupovali, že je to útok na nezávislost České televize, že to je příprava pro neschválení těch zpráv, které by vedly k odvolání Rady České televize. A to jsem pouze položil otázky, chtěl jsem to přerušit. A byl to útok na nezávislost České televize.

To je legitimní dotaz, to není útok. To je prostě legitimní. Jaký je k tomu důvod? A já to myslím i symbolicky. Vždyť my těm lidem říkáme, že se má šetřit, že budete škrtat v té státní správě nebo ve veřejné správě. My jsme tady první tři měsíce řešili počet místopředsedů, který je větší, než byl předtím.

Takže je to symbol.

Zase, jaký je k tomu důvod? Já se nemohu zbavit dojmu, že to souvisí nějakým způsobem s volbou generálního ředitele, která je příští rok. A já vás prosím a žádám, zkuste se na to podívat naším úhlem pohledu, kde minule, jak říkám znovu, jsme byli obviněni, že útočíme na nezávislost České televize, když jsme neměli automatický souhlas se zprávou o hospodaření. Já budu mluvit o tom, co jsem četl. Ne zpráva o činnosti, ale zpráva o hospodaření.